Jedná se o rozšíření zajištění nemovitostí. Pan ministr?

Tento návrh přijat nebyl. Další.

Pane ministře?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Autory jsou pan kolega Stanjura a pan kolega Vondráček a jedná se o zkrácení lhůty pro zpeněžení zastavené nemovitosti. Pan ministr? Zahajuji hlasování.

Tento návrh přijat nebyl. Další. Dalším hlasováním je hlasování o pozměňujícím návrhu D2.10 pana kolegy Stanjury možnost odejmout licenci pouze při opakovaném a závažném porušení zákona. Pan ministr? Pan poslanec Jandák se hlásí?

Prosím o novou registraci.

Stanoviska zazněla, takže můžeme hlasovat.

Návrh přijat nebyl. Další.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Další prosím.

Tento pozměňující návrh je o vynětí hypoték, které nejsou užívány k bydlení spotřebitelem nebo jeho příbuzným v pokolení přímém.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

Ano.

Pokud to není zásadní problém z hlediska legislativy, tak bychom se asi měli držet schválené procedury.

Výbor?

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Další prosím. Pan ministr? Pan zpravodaj s výborem? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh přijat nebyl.